Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady opakovaně vystupuji jen proto, že samozřejmě když příjemce pochopí sdělení, není třeba ho opakovat, ale když nepochopí, tak reagovat musím.

Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Josef Kott, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já bych také chtěl poděkovat kolegyni místopředsedkyni, že mi znova vysvětlila, co si myslím, že už jsem pochopil, ale přesto za to ještě jednou děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme včera neměli možnost interpelovat a já jsem měl připravenou otázku na pana ministra zemědělství v rámci ústních interpelací, a i přestože by se omluvil, tak bych písemnou odpověď dostal.

I vzhledem k tomu, že